Nyní tedy s přednostními právy. Prosím, paní předsedkyně. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Jenom velmi stručně.

Také děkuji. Nyní pan předseda Fiala. Prosím. Děkuji za slovo. I já to zopakuji na mikrofon.

Děkuji.